Pokud nebude přijat, budou potom návrhy pod písmeny B a J nehlasovatelné a bude hlasováno o vládním návrhu zákona.

Ano, děkuji. Já se zeptám kolegyň a kolegů, zda mají jiný návrh procedury. Není tomu tak, já tuto proceduru nechám odhlasovat.

Proti? Hlasování končím. Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl jednotlivými hlasováními. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Nyní bychom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Za prvé bychom hlasovali legislativně technické úpravy. Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu pod bodem A. Stanovisko pana ministra poprosím. Výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru? Pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Jedná se o vypuštění funkčních kurzů. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Jedná se o specifikaci funkčních kurzů, které slouží k prohlubování vzdělávání. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Týká se vzdělávání, aby probíhalo v pracovněprávním vztahu k jednomu poskytovateli. Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 264, do kterého je přihlášeno 170 přítomných, pro 16, proti 113. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra? Výboru?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 265, přihlášeno 170 přítomných, pro 14, proti 112. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.